Pak už méně emotivně.

V této oblasti zcela zjevně vláda selhává, a především u velkých hráčů.

Zatímco příjmy od živnostníků masivně rostou, od právnických osob stagnují, tam je nárůst jenom o jednotky procent a je výrazně menší než růst ekonomiky. Myslím, že na to by se právě vláda měla zaměřit, stejně jako na problém odlivu zisku, který může vést až k tomu, že nikdy nedoženeme západní Evropu.

Tady si dovoluji upozornit, že už dneska jsou daňové slevy poměrně slušné. Sleva na poplatníka je nějakých 24 tisíc korun, takže lidi s nízkými příjmy daň z příjmu prakticky neplatí, nebo zcela minimální. Takže ve chvíli, kdy zvýšíme slevy, třeba na děti nebo tak, tak ti nejchudší vůbec na navýšení slevy nedosáhnou, ale protože na sociální a zdravotní pojištění žádné slevy nejsou, tak platí vysoké procento ze svého příjmu skrz tyhle dvě daně. Ty slevy na děti pak čerpá jenom střední třída a ti nejchudší vůbec ne.

Závěrem ještě k jedné kapitole, kapitole Vzdělání, věda a výzkum.